Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pan vicepremiér zmínil, že tato novela o prokazování původu majetku je jednou z priorit této vlády.

Hned od samého začátku musím říct, že je chybou, že navrhovaná novela nesměřuje na odčerpávání nelegálního majetku, ale pouze na zdanění nepřiznaných příjmů. Majetek, jeho hodnota a výše slouží správci daně jen jako pomocné kritérium. Ponechat komukoliv nelegálně nabytý majetek a díky jeho hodnotě provést pouze zdanění nepřiznaných příjmů v podstatě znamená tento nelegálně nabytý majetek legalizovat. Smyslem novely proto mělo být, aby osoba, u níž existuje důvodné podezření, že disponuje majetkem, který nemohla získat legální cestou, měla povinnost prokázat jeho nabytí, a v případě, že tak neprokáže, měl by být zajištěn, a je jedno, zda formou sankce propadnutí majetku, nebo zdaněním. Problematika má být řešena komplexně, ale zejména radikálně. Pokud vzpomenete, tak k tomuto tisku zde v Poslanecké sněmovně 19. června 2015, takže taky cca před rokem, vystoupil i prezident republiky Miloš Zeman. Tenkrát měl tři poznámky, této novely se týkala poznámka číslo dvě.